Výbor Senátu pro zahraniční věcí, pro obranu a bezpečnost rozhodl o vysílání našich vojáků dokonce dřív, než to byla Poslanecká sněmovna. My jsme skutečně čekali, až dojdou všechny dokumenty. Takže já bych chtěla ubezpečit kolegy z SPD, že tady skutečně k žádnému porušování mezinárodního práva nedochází. Je to v souladu s mezinárodním právem. Chtěla bych, prostřednictvím pana předsedajícího, sdělit panu poslanci, že to nejsou českoslovenští vojáci, že to jsou čeští vojáci, konkrétně příslušníci 601. skupiny, a mise není bojová, protože každý člen výboru pro obranu vám řekne, že dnes to dělení misí není bojové, mírové, výcvikové. Z každé mise se ve finále, i z té nejmírovější, může za nějakých okolností stát mise bojová, takže toto členění, které vy jste tady zmínil, se v armádě, pane kolego, prostřednictvím pana předsedy, vůbec nepoužívá.

Nechci tady trápit paní ministryni spravedlnosti, není to její agenda. Jenom jsem vám chtěla vysvětlit, jakým způsobem a velmi detailně se touto misí zabýval výbor pro obranu a že to vlastně byly obě komory Parlamentu České republiky, které již tuto misi schválily, takže tyto smlouvy, byť je to právní akt, jsou už vlastně formálními dokumenty.

Takže můžete být v klidu, nedochází k žádnému porušování mezinárodního práva. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu?

Tak tedy přikročíme k hlasování o předloženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené usnesení?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vám děkuji a končím projednání bodu s tím, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.